Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji tedy za slovo a dovolím si velmi stručně zopakovat, o jakém návrhu nyní budeme jednat a hlasovat.

Na druhou stranu chápu, že je zde snaha o určité zkrácení, takže budu mít k tomuto pozměňovacímu návrhu neutrální stanovisko, a nechám tedy na rozhodnutí Sněmovny, jak s tímto pozměňovacím návrhem naloží. Děkuji za pozornost.

Pěkné poledne. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem zde dlouze k tomuto zákonu nebo o něco déle mluvil již v druhém čtení.